Proto si myslím, že to, co jste nám tady teď přečetl o zdravotnictví, a ty vaše úvahy o zdravotnictví, pokud máte stejné poradce, jako jste měl k tomuto návrhu zákona, myslím si, že byste si je měl vyměnit. Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Jenom bych se chtěl zeptat, jestli budete mít tu VZP, která nakupovala IZIP a byla ve velkých potížích, anebo jestli budete mít tu VZP, která teď funguje docela v pořádku.

Děkuji a prosím pány poslance, aby na sebe nepokřikovali. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda, po něm paní poslankyně Marková s faktickou poznámkou, po ní pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vždycky rád poslouchám poslance Jandáka, protože se vždycky dobře pobavím. My tady pořád v tuto chvíli řešíme zástupné problémy. Řešíme, zda bude jedna pojišťovna, nebo šest.

Jestli otevřeme prostor pro pravé soukromé pojištění.

A to je se zdravotnictvím pořád. V okamžiku, kdy se začne něco řešit, tak se uhne k malému problému, na ten se všichni rozhádají, nakonec ho nevyřeší, nebo se něco změní, a na tom výsledku to neudělá nic. Všechno toto povídání, které tady zaznívá, já slyším už dvacet let.

Ne se hádat o to, jestli je výhodnější hrát levou nohou, nebo pravou nohou. Umět hrát oběma. Děkuji panu poslanci Svobodovi, který to chce vzít zgruntu. Ještě jedna poznámka. Moc mě těší, že se tady otevírá otázka jedné zdravotní pojišťovny, protože KSČM má v programu jednu zdravotní pojišťovnu už od roku 2006, tak jsem ráda, že se tady o tom začíná mluvit. Druhá věc je, jenom bych malinko připomněla, proč ve zdravotnictví chybí finanční prostředky. Proč také chybí. Chybí také proto, že předchozí vlády, Topolánkova a Nečasova, v podstatě ušetřily na zdravotnictví tím, že zmrazily platby za státní pojištěnce. Že zastropovaly nejbohatší příjmy. Udělaly všechno pro to, aby vyvolaly dojem, že ve zdravotnictví nejsou finanční prostředky, a aby tak umožnily to, aby si lidé co nejvíce za zdravotní, za potřebnou zdravotní péči dopláceli. To je to, vážený pane vicepremiére, jedna z věcí, proč je třeba v tuto chvíli vrátit stav třeba v oblasti navyšování plateb za státní pojištěnce. Tím nezpochybňuji, že je potřeba šetřit, ale na druhou stranu tyto věci jsou prostě pravda. Za ty roky, kdy vládla pravicová koalice, zdravotnictví přišlo o 30 až 40 mld. korun a ty je třeba do systému prostě jenom vrátit. Děkuji paní poslankyni Markové. Nyní pan místopředseda Bartošek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Dámy a pánové, přihlásil jsem se s faktickou poznámkou, protože jsem předtím nemohl reagovat z důvodu toho, že jsem řídil schůzi. Každopádně chci reagovat ne na oblast zdravotnictví, ale na to, že zde bylo zpochybněno, nebo položen dotaz, proč vlastně pan poslanec Seďa interpeluje ministra, byť koaličního. Pane vicepremiére, prostě proto, že je to jeho právo. Ale odmítám to, abychom si brali právo zeptat se na to, co nás zajímá, ministrů, byť jsou koaliční. Prostě odmítám, abychom zpochybňovali tyto demokratické principy zde ve Sněmovně. Pro mě osobně je toto naprosto nepřijatelné.

Nepůjde mi o demokracii. Ale prostřednictvím předsedajícího směrem k panu poslanci Svobodovi. Pane poslanče, já bych všechno podepsal, co jste tady řekl. Jenom mě zajímá jedna věc. Osm let jste byli u vlády, ODS, topka, pravice. Proč jste tu diskusi nezačali? Doteď jste mlčeli. Děkuji panu poslanci Jandákovi. Pan poslanec Svoboda s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Hovorka a pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Musím říct, že není pravda, že by se ODS nesnažila o nějaké změny. A je to to, co proto jsem se opravdu přihlásil, to je ke kolegyni Markové prostřednictvím pana předsedajícího.

Podívejte se, jak tam vypadají nyní náklady na státní pojištěnce, že tam ceny vyskočily raketově nahoru a že to prostě nefunguje.

Léky se tam dávají ty nejdražší, všechno je tam dražší. A to je to, co říkám. A jedna pojišťovna, nebo patnáct pojišťoven, to jsou možná větší náklady na provoz, ale nic jiného. Nic jiného. A to není rozhodující. Jsou to tři procenta z celku. Tři procenta. Děkuji panu poslanci Svobodovi. Pak už se bude blížit 11. hodina. Děkuji za slovo.

Proto se prezident Obama snažil ten systém řešit. Všichni víme, jak to funguje.